Jak jsem řekl, nechci jen kritizovat, chci být korektní a zmínit i věci, které vnímám pozitivně.

Nemusíme si hrát na nějaké interpelace, na to bude dost času do budoucna, ale budu rád, když zazní, a budu rád, když je budete vnímat a když se k nim třeba na výboru nebo při projednávání zákonů a rozpočtu vrátíme. Rozpočet je pro mě opravdu zásadní. V programovém prohlášení mně osobně naprosto chybí vyjádření, jakým tempem porostou výdaje do SFDI. Jak jsem řekl, teď v této době bylo to necelých 128 miliard korun, a to je zásadní v dopravě, asi jako všude je to o zdrojích.